Dále v rozpravě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Stanjura, poté pan kolega Plzák. Není úplně jednoduché pro mě argumentovat proti dvěma ministrům zdravotnictví, současnému a bývalému.

A to není potřeba.

Překvapilo mě, jak je to málo.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka, poté řádnou přihlášku pan ministr zdravotnictví. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil k poznámce, protože jsem čekal, že to, co chci říct, zazní z úst mých předřečníků. Tento zákon je přesně dokladem toho, že bychom si mohli projednávání takovýchto zákonů ušetřit, pokud bychom měli opravdu systém, že peněžní prostředky shromážděné v systému veřejného zdravotního pojištění bude obhospodařovat jeden orgán, ať tomu říkáme pojištění, nebo daň, všichni víme, o čem mluvím.

On nám opravdu slíbil, že se pokusí předložit něco ve smyslu dobrovolné spoluúčasti, kde by potom bylo pole pro působení komerčních pojišťoven.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si zareagovat na některé poznámky, které tady byly vyřčeny v rámci debaty, co se týká toho, jestli tam skutečně musí být ten výpočet v tom zákoně, nebo nemusí. Já se přiznám, já to nevím, já jsem tu skutečně dal na doporučení legislativců, kteří byli vedeni tou logikou, kterou tady uvedl už pan docent Heger, že skutečně z těch výpočtů a vzorců vyplývá povinnost platby a povinnost musí být v zákoně. Nicméně slibuji, že se znovu zeptám, jestli tomu tak skutečně musí být, a v rámci debaty ve výboru se té věci budeme věnovat. Jestli ta změna není příliš malá z hlediska motivace. Přiznám se, že jsme v tomto trochu konzervativní, že jsme skutečně nechtěli tu změnu z hlediska kvalitativní změny kvantitativně poměrně výrazně rozšířit, aby to náhodou nezpůsobilo nějaké zásadnější otřesy v systému.

Nicméně na základě zkušeností, a myslím si, že kolegové mi dají za pravdu, že pro zdravotní pojišťovny i ty sumy v řádu stovek milionů korun budou zajímavé k tomu, aby je motivovaly.

A to si myslím, že je na tom to nejdůležitější.

Co se týče toho zákona, který by nějakým způsobem podobně, jako je tomu u léků, i u zdravotnických prostředků vymezoval to, co se hradí, a to, co se nehradí, tak ta změna bohužel narazila na poměrně výrazné připomínky ze strany i organizací zdravotně postižených, z organizací dalších, takže předpokládáme, že teď na podzim bychom ji dokončili a předložili. To je odpověď, ke které jsem byl vyzván.

Ptám se, kdo další, protože žádnou další písemnou přihlášku nemám. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nebyl žádný návrh na hlasování k vrácení nebo zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání.

Není tomu tak, můžeme tedy rozhodnout.

Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 100 poslanců pro 98, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům?

Můžeme tedy skončit tento bod. Děkuji panu ministru zdravotnictví, děkuji zpravodaji a konstatuji, že tento návrh byl přikázán zdravotnímu výboru jako výboru garančnímu a nebyl přikázán žádným dalším výborům. Lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů.